Skončila vám doba pro faktickou poznámku. Nyní paní poslankyně Procházková, připraví se pan kolega Stanjura také k faktické poznámce, dále pan místopředseda Petr Fiala a Miroslav Kalousek. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Všem dobrý den ještě dneska.

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

K panu poslanci Hájkovi vaším prostřednictvím.

Tak jak jsem se jí mohl nějakým způsobem dotknout? Já přece respektuji. Kde je ale ostatních 15 členů vlády, když jedná Poslanecká sněmovna?

Velmi často ho používá.

To je třeba poctivě říct. Ale je to útok největšího na ty nejmenší. Útok největšího klubu, reprezentovaný předsedou Poslanecké sněmovny, na nejmenší kluby. A těm bere práva. Bohužel to není výsledkem dohody.

Nyní pan místopředseda Petr Fiala s faktickou poznámkou. Prosím, pane místopředsedo. A demokracie je také respekt k menšině, demokracie je také ctění pravidel, demokracie je také dodržování elementárních zásad a zvyklostí, které v Poslanecké sněmovně jsou. No tak jestliže chceme svolat mimořádnou schůzi, která se týká klíčových věcí vlády, ať už je to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který vystavuje vládě velmi negativní hodnocení, ať už jsou to problémy s rozpočtem, ať už je to střet zájmů Andreje Babiše, který se řeší na celoevropské úrovni, tak je snad logické, že tady u toho musí být předseda vlády a pokud možno všichni členové vlády.